Dobré odpoledne, vážení občané, vážení poslanci a poslankyně.

Já jsem si přečetl dvě tiskové zprávy Ministerstva financí.

Je pravda, že už je to nějaký čas zpátky, ale celkově si nepřipadám informovaný o tom, co tam opravdu bude a co tam opravdu nebude.

Protože snižování ceny vzniká v důsledku konkurence. Takže to by mě zajímalo, paní ministryně, jak se s tímto vypořádáte. Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, řádně přihlášený do rozpravy.

Chtěl bych také požádat o větší koordinaci a spolupráci mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, aby elektronický portál do budoucna plnil funkce jednotného inkasního místa z pohledu občana, tedy aby byly kvalitně propojeny systémy Finanční správy, České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl za prvé poprosit paní ministryni, aby vystoupila ještě v rozpravě a odpověděla na ty naše otázky, jinak pak mohou reagovat už jenom lidé s přednostními právy, což, myslím, úplně neprospívá kultuře debaty v této Sněmovně. Tak chtěl bych o tohle poprosit, jestli bychom aspoň na některé konkrétní dotazy mohli dostat odpověď. A zároveň bych chtěl dát protinávrh k návrhu pana Farhana, místo toho navrhuji prodloužení lhůty na projednání tohoto zákona ve výborech o 20 dní.

Budeme pokračovat. Paní ministryně ano. Paní zpravodajka? Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já samozřejmě přijdu zase na všechny výbory rozpočtové a všechno budu dokládat, analýzy dodávat, tak jako jsem to dělala u daňového balíčku, jako to dělám u všech zásadních zákonů z dílny Ministerstva financí. Ale nyní mi dovolte aspoň zareagovat z tohoto místa na poznámky, které během rozpravy zazněly. Rozhodně není pravda, že účelem této novely je získat peníze do státního rozpočtu, nebo do veřejných rozpočtů, jak řekl pan předseda Stanjura. To je vedlejší produkt. A můžete se smát, jak chcete.

Paní ministryně, ještě jednou vás přeruším. Opravdu žádám kolegy a kolegyně o klid. Pokud vedete jinou debatu, tak ještě jednou prosím v předsálí. A pokud se nám podaří řádně dokončit to jednání, budeme diskutovat o přikázání výborům k projednání, případně o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, což jsou dva procedurální návrhy, které musíme rozhodnout, včetně zkrácení doby.